Proč vláda financuje neziskovou organizaci s názvem Organizace pro pomoc uprchlíkům, která aktivně prosazuje migraci do České republiky?

No, umístili je prý do nějakého jiného zařízení, než měli. No, takže nás to ještě stálo 180 tisíc korun krát dva, 360 tisíc korun z našeho veřejného rozpočtu z kapes všech daňových poplatníků.

Tyto peníze z českého rozpočtu musí dostat čeští slušní lidé, čeští živnostníci, české firmy. To samé je ohledně vyplácení sociální podpory nepřizpůsobivým. Ano, prošel už prvním čtením, a děkuji tedy i poslancům jiných stran, že podpořili náš návrh. Prošel prvním čtením, ale v druhém čtení nám to zatím tady vázne. Už to tady je několik měsíců a máme zase leden.

No a protahuje se to, protože poslanců SPD je jenom 19 z 200, takže nemáme tady zdaleka většinu, a už zase jsme před státním rozpočtem na příští rok a zase to tam je, že vláda podporuje nepřizpůsobivé na úkor slušných pracujících lidí, na úkor invalidů, na úkor seniorů. Takže opět, to je prostě položka rozpočtu, se kterou my nemůžeme souhlasit.

Je nutné zvláště teď v krizi ještě více podpořit invalidní, starobní a další důchodce, zaměstnance, živnostníky, studenty a malé a střední české firmy. Vláda ale naše pozměňovací návrhy odmítá. A budu konkrétní.

Opravdu ale nerozumím tomu, proč teď v krizi vláda za každou cenu chce podporovat mnohem bohatší a silnější německou ekonomiku našimi miliardami. A to dokonce i za cenu zadlužení naší republiky. To zdravý rozum nebere. Každý rozumný člověk se musí v této souvislosti logicky ptát, proč tento kšeft vláda hnutí ANO a ČSSD teď dělá a nechce si ho nechat za žádnou cenu rozmluvit nebo ho nechat na později, až krize pomine. Proč teď, když lidi nemají peníze?

Nikdo z těchto lidí nepotřebuje teď hned nová bojová vozidla z Německa. Jenom my, Česká republika, přestože lidi nemají peníze, živnostníci, zaměstnanci mají problémy, tak vláda chce prostě podpořit mnohem bohatší německou ekonomiku, kde mají notabene ještě mnohem vyšší průměrné platy než u nás.

Takže když to všechno shrnu, poslanecký klub SPD navrhl desítky pozměňovacích návrhů pro přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu v celkové výši několika desítek miliard korun s cílem přesunout peníze ke slušným a potřebným lidem.

Tady bych připomněl, že i těch 5 000 korun, co dostali invalidní, starobní důchodci, týkalo se to i vdovských důchodů a sirotčích důchodů, dostali všichni příjemci důchodů i díky hlasům poslanců SPD, protože hnutí ANO tady nemá většinu, potřebuje jiné hlasy jiných stran pro to, aby prosadilo tyto návrhy. Takže poslanci SPD hlasovali pochopitelně podpořit zvýšení důchodů a i díky poslancům hnutí SPD dostávají důchodci zvýšeno. Tady bych snad jenom připomněl, že hnutí SPD, už tady leží z našeho pera už rok návrh na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby, což je necelých 15 tisíc korun měsíčně, a hranice chudoby, kterou stanovuje Evropský statistický úřad, tzv. Eurostat, protože vláda si neuvědomuje, že za ty důchody do třinácti, čtrnácti tisíc korun se prostě nedá vyžít. A my navrhujeme, aby stejně jako v mnoha západních zemích lidé měli nárok na základní důstojný důchod, ale pod podmínkou odpracovaných let. Takže žádní nepřizpůsobiví. Ale my chceme, aby to bylo podmíněno pracovní minulostí. Takže žádný nepřizpůsobivý práceschopný člověk, který dlouhodobě záměrně nepracuje, by nárok neměl a od této částky zásluhově, takže zásluhovost by samozřejmě zůstala. To je správný návrh, protože já nechápu, proč všechny dosavadní vlády nechávají žít značnou část našich občanů pod hranicí chudoby, zatímco tady je 50 miliard korun na podporu německé ekonomiky. To absolutně nechápu, to opravdu hlava nebere. Prioritou není slušný či pracující člověk, slušný a pracující člověk, prioritou jsou bohužel v tom rozpočtu jiné věci. Jakoby se zalíbit všem.

Takže SPD při hlasování vládou koncipovaný návrh rozpočtu svým hlasováním nepodpoří, jelikož vláda ANO a ČSSD by měla přestat financovat nepřizpůsobivé, politické neziskové organizace.

No protože se chce vláda zalíbit Bruselu. Dále vláda by měla přestat financovat solární barony, zahraniční předražené zbrojní zakázky pro armádu.